Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pořád jsem říkala: Nemáte jasno na příjmové straně, kolik vlastně vyberete.